S hejtmanem jsem o tom nemluvil, nikdo si nestěžoval. To je přece klíčové. Děkuji, pane ministře. Tím jsme vyčerpali faktické a přece jen, pan poslanec Okleštěk se přihlásil k faktické poznámce. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane ministře, mě potěšila vaše nabídka a já bych poprosil o tu statistiku právě těch plateb, jak probíhají. A pak samozřejmě, pokud to je do 10 dnů, tak s tím problém nemám. A pokud dostanu tu informaci, samozřejmě beru zpět. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda svým příspěvkem přenesla vaši pozornost do trochu tedy jiné oblasti, než tu byla teď diskutována, a to do oblasti vyplácení dávek.

Také kvituji systém takzvaných zranitelných osob, protože stejně tak jako pro naše české občany vždy prosazuji, že musíme dbát na to, aby zranitelné skupiny měly speciální podmínky, tak samozřejmě to platí i v tomto případě. Ale je potřeba tady upozornit na to, že tyto dávky se vyplácí na pobočkách Úřadu práce, a to je tady poslední dobou takový evergreen. Řešíme to opravdu velmi často na výboru pro sociální politiku, protože zaměstnanci Úřadu práce jsou opravdu dlouhodobě a významně přetížení. To, co museli zpracovat za minulý rok, to bylo tak obrovské skokové navýšení, které se historicky na úřadech práce nikdy nevyskytlo. Navíc samozřejmě to nejsou jenom dávky, které se týkají uprchlíků z Ukrajiny, ale jsou to nové dávky, jako bylo třeba vloni vyplacení pětitisícového příspěvku, což jsou samozřejmě všechno velmi pozitivní věci, s kterými souhlasíme, ale musí se nějakým způsobem zprocesovat, a to je pro přetížené pracovníky Úřadu práce opravdu problém. Navíc tím, že se také jedná o problém toho, že z úřadů práce odchází lidi a že se opravdu velmi těžce daří nabírat nové, se ten problém příliš nedaří řešit.

Takže to je můj apel na Ministerstvo práce a sociálních věcí, že i když tady samozřejmě ten tisk bude schválený, tak aby se nezapomínalo na to, tyhle věci řešit a pomoct opravdu pracovníkům úřadu práce, aby se vše zvládlo. Podobný problém ještě vidím u okresních správ sociálního zabezpečení a posuzování zdravotního stavu lidí s dočasnou ochranou, protože opět je to dlouhodobý problém, kdy je opravdu významný nedostatek posudkových lékařů, a samozřejmě jakýkoliv další počet lidí, kteří potřebují posoudit svůj zdravotní stav, se na té přetíženosti práce bude objevovat. Takže, prosím, apeluji na ministerstvo a jenom jsem chtěla při třetím čtení opravdu na tyto dvě rizikové oblasti upozornit. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Mám zde jedno oznámení. Pan poslanec Lochman, omluvený od 11 hodin, svoji omluvu ruší. Prosím, paní poslankyně se hlásí do rozpravy nebo s faktickou? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěla avizovat že prakticky za chviličku máme hlasovat že jsme nedostali odpověď od ministra pro místní rozvoj ohledně zajištění bydlení pro lidi, kteří budou opouštět po těch 150 dnech nouzové ubytování. Já si myslím, že by se tady k tomu měl on jasně vyjádřit, a že všichni poslanci obdrželi i dopis od Svazu měst a obcí, kde se na to jasně upozorňovalo.

Spadá to do jeho rezortu, je to místopředseda vlády, a já jsem předpokládala, že tady právě byl dnes přítomen, že se nám k tomu vyjádří.

Takže já bych chtěla slyšet ten návod a vůbec reakci na ten dopis ze strany pana ministra pro místní rozvoj. Děkuji, paní poslankyně. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Okleštěk. Prosím, máte slovo. Děkuji, takže pro pana ministra Stanjuru.

Ale podívejte se na to. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Prosím. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já si dovolím tady teď i v řádné rozpravě v závěru vystoupit a ještě říct některé důležité skutečnosti.

Omlouvám se, pane ministře. Děkuji, kolegové, kolegyně, děkuji za ztišení. Děkuji, děkuji velmi.